Pardon? Takže se sehnal, nepřerušíme a stačí prý deset minut. Takže počkáme ještě. Takže já přeruším ještě na deset minut, protože za deset minut do deseti minut, nebo za deset minut?

Ale samozřejmě je to na nás, kolegové, kolegyně.

Já si vůbec nejsem jistý, jestli dokážeme naplnit dnes tento bod. Obávám se, že nikoli.

Já myslím, že nikdo nemohl čekat, že v tuhle dobu ještě to jednání nebude probíhat.